Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Jan Volný, ten už je připraven, a prosím, aby se připravil zpravodaj pro prvé čtení poslanec Marian Jurečka. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Poslanecké sněmovně předkládám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/200 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Důvodem navrhované změny je snaha o změnu právní úpravy poskytování náhrad škod způsobených kormoránem velkým tak, aby zprůchodnila proplácení těchto náhrad ze strany státu.

Jako řešení stávajícího nejasného stavu ohledně aplikace zákona č. 115/2000 Sb. nyní navrhujeme, aby se zákon vztahoval krom zvláště chráněných vybraných živočichů v zákoně uvedených dočasně výslovně též na kormorána velkého.

Proto se přistoupilo k přípravě nové novelizace a nové novely, kterou jsme detailně připravili se všemi třemi dotčenými ministerstvy.

Myslím si, že jsme pro to udělali všechno. Jako spolupředkladatelé jsou skutečně podepsáni členové všech klubů zasedajících ve Sněmovně. Proto znova prosím a žádám, abyste umožnili tuto novelu schválit podle § 90.